Děkuji, mám ho k dispozici. Další přednostní právo, pan předseda Válek.

Já bych chtěl navrhnout zařazení bodu Informace o cestě pana ministra Hamáčka do Moskvy jako čtvrtý bod.

Já bych chtěl říct důvody.

A ta druhá poznámka.

A já si vzpomínám, že už jednou takhle, aniž by o tom vláda věděla, jeden politik, to už bude přes padesát let, odjel do Moskvy, taky myslím s ním byli nějací politici ze Slovenska.

Děkuji, pane předsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, já vás při pátku srdečně zdravím.

Já už příští pátek dostanu první dávku, dostanu takovou vakcínu, která bude k dispozici. Za druhé...

Děkuji. Jako první pan poslanec Lipavský, připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, navrhuji zařadit nový bod s názvem Informace vlády o diplomacii vůči Ruské federaci. Já tady v tom odůvodnění navážu na to, co zaznělo již od mých předřečníků, od pana poslance Bartoška, paní poslankyně Černochové, pana poslance Válka. My víme, že byl v pondělí Jan Hamáček pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí a již zanedlouho poté, ve středu, se dozvídáme o jeho záměru, že vykoná cestu do Moskvy. Není to samo sebou. Tím důvodem jsou velice špatné a velice zatížené vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací.

A jaké jsou okolnosti toho, co se děje ve světě? Kam cestují v těchto dnech ministři zahraničí Litvy, Lotyšska a Estonska? Cestují na Ukrajinu, aby vyjádřili solidaritu Ukrajině, protože Ruská federace shromáždila ohromná vojska na jejích hranicích a mluví o zničení Ukrajiny, mluví o vymáhání svých požadavků a tak dále, okupuje Krym, dodává zbraně, techniku na Donbas.